Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na přednesený dotaz.

Ale někdo ty firmy vybral a každá ta firma působila na nějakém ministerstvu, které si obsadila, někdo podepsal ty smlouvy, nevzal si ani práva a je to velký problém, protože bohužel, stát není firma.